Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu Táži se pana ministra na závěrečné slovo? Ani pan zpravodaj nemá zájem, pan ministr také ne.

Než se ustálí počet přihlášených, přečtu omluvu.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím, paní... Garančnímu. Nenavrhuje, takže přistoupíme k hlasování. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k hlasování? Není tomu tak.

Zahájila jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 129, přihlášeno 95 poslanců a poslankyň, pro 90, proti žádný. Návrh byl přijat.

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty z 60 na 30 dnů a také zazněl návrh na prodloužení lhůty. Souhlasíte s tím, abychom nejprve hlasovali o protinávrhu? Ano? Je tomu tak? Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem na prodloužení na 70 dnů.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 131, přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 45. Návrh byl přijat. Tím končím projednávání tohoto návrhu. Poděkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.